Proto jsme předložili návrh, který by za § 17 vložil další § 17a, který zní: Vlastník náhrobku nesmí odstranit z hrobového místa ten náhrobek do uplynutí všech lhůt, na které bylo hrobové místo pronajato, nejdříve však do uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky. Dále je tam také vysvětlený postup, jaký by byl v případě zrušení veřejného pohřebiště. To je jedna část našeho návrhu. A v druhé části ještě žádáme vložit další část jedenáctou za část desátou, kde § 2a zní: Při veškerém hospodaření s majetkem České republiky a při vystupování státu v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy postupují v souladu s dobrými mravy. K tomu bych se ještě chtěla vyjádřit. Za tuto neoddělitelnou součást návrhu považuji tuto novelu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která výslovně stanoví, že i pro stát platí povinnost jednat v souladu s dobrými mravy. Jakkoliv je to samozřejmé a mělo by to plynout i z nového občanského zákoníku, dosavadní praxe dražeb náhrobků ukazuje, že stát se svým majetkem v souladu s dobrými mravy nenakládá, a je proto žádoucí tuto zásadu zavést přímo do zákona o majetku České republiky. Takové ustanovení pak bude pro státní zaměstnance užitečnými vodítkem a bude korigovat jinou důležitou zásadu, totiž, že stát má se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, jejíž extrémně materialistický výklad může v praxi vést k velmi neetickému chování státu.

Chtěla bych k tomu ještě říci, že bylo řečeno z úst paní ministryně, že tato problematika je ošetřena metodickým pokynem. Mě takto informovali i zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přesto se domnívám, že nic nebrání tomu, aby tato záležitost byla řešena touto úpravou přímo v zákoně. Pokud se jedná o jednání na výboru pro veřejnou správu, tak tento náš pozměňovací návrh sice nebyl doporučen, nicméně v poměru sedm ku šesti. Takže se domnívám, že by nic nebránilo tomu, aby se takto jednoduchá úprava dala přímo do zákona. Děkuji za pozornost.

Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající, faktickou poznámkou zareaguji na úvodní vystoupení paní ministryně, a to k tomu pozměňovacímu návrhu G19, který tady zmínila, který se týká vlastně omezení přepravy pozůstatků na maximální čtyři lidské pozůstatky do jednoho automobilu. TOP 09 to podpoří, protože pokud paní ministryně mluví o tom, že celý ten zákon je o tom, abychom nastavili etická pravidla, tak to je právě jedno z těch pravidel, které potřebujeme.

Pokud nechceme do toho zasahovat, jak vy jste řekla, že to má být věcí těch pohřebních služeb a že to je jejich boj, tak proč ten zákon vlastně vůbec měníte, když do té oblasti nechcete zasahovat? Naopak, toto je nesmírně důležité a já prosím celou Sněmovnu: G19 podpořme.

Vážené dámy a pánové, aktualizace zákona o pohřebnictví je skutečně na místě. Nikoliv ovšem lobbing za velké pohřební ústavy, nikoliv lobbing za monopolizaci odvětví, nikoliv kritéria, která zdražují službu, tedy pohřeb, ale pravý opak je dnes potřeba řešit. Každým rokem přibývá lidí, kteří nemají na svůj pohřeb. Každým rokem přibývá pohřbů, přesněji kremací na účet pověřených obcí za lidi a rodiny, které nemají na to, aby se důstojně rozloučili se svými blízkými. To je problém.

A v zemi jsou desetitisíce lidí, kteří ani tuhle, pro nás jistě marginální částku, navíc prostě nemají a ani jejich rodiny. Moje konkrétní výtky jsem zmínil ve svém projevu v rámci předešlého projednávání.

Dámy a pánové, nejsme tu, abychom zvyšovali zisky lobbistům, ale pomáhali lidem. Mysleme na to při každém hlasování o tomto zákoně a o konkrétních pozměňujících návrzích. Není třeba lidem jen zvyšovat sociální dávky.

Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Pleticha také nemá zájem.

O totéž požádám paní ministryni. Já jsem přesvědčen, že při hlasování ve třetím čtení je potřeba dobře vědět, o čem hlasujeme. Tak já počkám, až se usadíte. Děkuji. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud tento návrh na zamítnutí nebude přijat, budeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy bychom hlasovali v pořadí: za prvé případné pozměňovací návrhy a legislativně technické úpravy, dále bychom hlasovali společně pozměňovací návrhy A1 až A10, následně bychom hlasovali jedním hlasováním pozměňovací návrhy A11 až A17.